Já mám doplňující otázku, pane ministře, stejně osobní jako jeden z mých předchůdců.

Pane ministře, prosím, zavěštěte. I když se jmenuji Daniel, necítím se býti prorokem, ale doufám, že ano. Já se zásadně nesázím, ale pokud k tomu budeme přistupovat racionálně, poctivě, tak nevidím jediný důvod, proč by tomu tak být nemělo.